Takže to je druhý, řekněme politický důvod, proč by to nemohl být zástupce největšího klubu.

Tolik tedy ta politická část. Já jsem to i slíbil konzistentně kolegům ve volební komisi, že tam najdu některé věci, které jsem si nemohl najít, protože když jsme se sešli, poctivě jsem řekl, že to budu hledat, tak jsem si k tomu udělal nějakou drobnější přípravu. Legislativní odbor doslova řekl, cituji: